Toto si myslím, že je to, co bychom měli dělat, a tady bychom měli podporovat české výrobce, kteří tyto produkty nabízí. Měli bychom podporovat ze všech sil, aby se tyto dietní potraviny dostaly do škol pro děti a vůbec všude, kde je potřebují pracovníci, ale především do škol.

Leden ještě neskončil.

Proč si to myslím?

Nikdy to nebude dokonalé. Ta snaha je nekonečná.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Takže tolik k této záležitosti. Pak se tady hodně diskutuje záležitost, která se týká podílu českých potravin.

Ty nástroje tady jsou. Některé už jsou tady zmíněny i v těch legislativních návrzích, které jsou předloženy.

Takže tolik k těmto záležitostem.

Takže tolik k této záležitosti.